Ale rodné číslo je identifikátor, který nás identifikuje v oblasti státní správy a veřejné správy jako člověka.

Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Stanjura.

Důležitý princip. Ale buďme držme se reality. Máme tady Úřad pro ochranu osobních údajů, který vymýšlí jedno stanovisko za druhým.

K tomu, co říkal můj ctěný kolega pan doktor Koskuba. Tak přece zdravotní pojišťovny mají svoje kartičky. A měly by mít identifikovány své klienty. Já jako pacient, který pokud možno nekonzumuje nějaké služby ve zdravotnických zařízeních, nemám přesné informace a přesné zkušenosti. A tím pádem by o nich měli vědět i jejich smluvní partneři, ke kterým já přijdu s nějakým problémem.

Měli bychom na tom trvat. A pokud možno mít údaje, které nejsou jednoduše zneužitelné. To je prostě pravda. Tak jako jestli... Děkuji vám. Další faktickou poznámku má pan poslanec Koskuba.

Máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, nechtěl jsem tím zdržovat. Ale vraťme se tedy k principu věcí. Znovu zdůrazňuji, mám na věci osobní zájem, protože mě medicína živí 35 let. Prostřednictvím pana místopředsedy pro pana předsedu Stanjuru: Zbyňku, je to velice prosté. To znamená zcela na férovku, já dostávám kartičku, kterou ne vždy pojištěnec má, ale my tu máme zákony, že ať ji má, nebo ne, my mu musíme poskytnout péči. Já zde upozornil na situaci, kdy nebude mít vůbec nic.

A navíc, já jsem to tu říkal před těmi čtyřmi lety vám to připadá, kdo v tom nepracuje, možná zásah do soukromí.

Probůh, snad jsme normální lidi a někde se zastavme! Děkuji.

Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já bych navázal na svého předřečníka a ještě upozornil na jednu věc a to se týká v zásadě dětí. A můžu vás ubezpečit, že se nám bohužel i několikrát stalo, a proto jsme to vyžadovali, tu identifikaci, že některá uskupení sociálně slabších občanů byla klidně schopná na jednu kartičku přivést na ošetření dvě nebo tři děti. A tam je to samozřejmě velmi nebezpečné. Takže je to velká skupina lidí od nula do 15 let, kteří nemají občanku, ale potřebujeme je mít nějak identifikovány. Takže i to je velký problém. Děkuji vám, pane poslanče. Další faktická poznámka pana předsedy Stanjury. Já bych chtěl pana ministra požádat, aby zvážil zkrácení lhůty.

Já to nepovažuji za příliš šťastné.

V tento moment s přednostním právem pan ministr.

Začnu tím, co říkal pan kolega Stanjura prostřednictvím pana předsedajícího.

Asi neodpovím na všechny, byť jsem si tedy poctivě znamenal. K otázce pana kolegy Pilného, prostřednictvím pana předsedajícího, ohledně kybernetické bezpečnosti.

My se domníváme, že identifikace bude číslo občanského průkazu. Můžeme dojít v rámci diskuse a debaty ve výborech k jinému názoru, ale to nechme na debatu.

A v odpovědi například na pana kolegu Bendla, prostřednictvím pana předsedajícího, ten věcný záměr počítá s tím, že člověk musí být hlášen tam, kde opravdu bydlí. To znamená, pokud dojdeme k této novele zákona o evidenci obyvatel, nebude možné se tedy hlásit jinde než tam, kde fyzicky bydlíte.